Máme navíc obavu, že data, která budou veřejně přístupná v tomto registru, může někdo zneužít ve svůj prospěch. Jako odstrašující příklad nám může sloužit případ z letošního ledna, kdy podle některých internetových médií podvodníci zaslali Správě železniční a dopravní cesty dopis o změně bankovního účtu pro platbu faktur napsaný výbornou češtinou a obsahující veškeré náležitosti včetně správných podpisů, hlavičky i čísel faktur oficiálního dodavatele. Jak předcházet zneužití těchto dat a nenechat se oklamat bude dle našeho názoru velký problém registru smluv.

Takže jak toto ošetřit. Jako jeden z posledních problémů vidím také v tom, že mají být v registru smluv uveřejněny i smlouvy, které jsou v současné době platné, tedy živé. To podle mne povede k tomu, že většina smluv by se musela oskenovat a určitým způsobem převést do upravitelného formátu, například typu PDF. To by znamenalo další náklady na software a výpočetní techniku a to by vedlo i k nárůstu dalších výdajů na úrovni například malých obcí.

Takže pokud by taková smlouva byla uveřejněna, tak by ten dotyčný si mohl stěžovat a hrozilo by podávání žalob například na stát, resp. na samotného správce registru smluv. Nyní se zeptám pana předkladatele, aby mě poslouchal, abyste si ten debatní kroužek řešili někde jinde, kolik zemí Evropské unie má zavedený registr smluv.

Nyní přesněji, jaké máme konkrétní připomínky k samotnému zákonu. V odst. h) je specifikována částka 50 tisíc korun bez daně. Jakým způsobem se identifikuje částka smlouvy, která je sepsána v cizí měně. Podle jakého kurzu aktuálního nebo kurzu z doby uzavření dané smlouvy, jak se bude v tomto případě postupovat. Další připomínka se týká § 5.

Vyhláška definuje v § 23 výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě, které musí splňovat i veřejné smlouvy prostřednictvím registru smluv. Pokládat na původce případné další požadavky nad rámec uvedené legislativy, kterou původce je zatížen, by znamenalo další finanční náklady, které by musel vynaložit výhradně v důsledku této legislativy. Rekognifikace textové vrstvy listinných dokumentů nebo prostých skenů, validace a manuální oprava textové vrstvy oproti původnímu dokumentu a tak podobně. Dokumenty jsou vedeny v souladu metodiky spisové služby. Stále se budeme pohybovat v § 5, kde v odstavci 3 chybí údaj o identifikaci veřejné zakázky, případně veřejné finanční podpory a odprodeje v návaznosti na § 8 odst. 5, kde se říká, pokud je smlouva zveřejněna v registru smluv, poté musí být následně zveřejněna podle zákona o uvedených zakázkách? Nebo, jaký je přesný výklad. Nyní si položme další stěžejní otázku o registru smluv.

Uchování původní smlouvy nebo metadat je v takovém případě velice problematické. Co znamená oprava metadat? Vyvěšením nebo zveřejněním a původní se ukončí, nebo provedením aktualizace, přepsáním původních metadat? Není řešen případ, kdy se zveřejní smlouva či metadata, která zveřejněna být nemají, což dikce zákona opravit neumožňuje. Umožňuje pouze doplnit nezveřejněná metadata či část smlouvy?

A pokračujeme dále.

Svaz měst a obcí požaduje za nezbytné rozšířit výjimku i na osoby uvedené v § 2 odst. prvním písm. b), h) a f), neboť i obce, příspěvkové organizace územního samosprávného celku či dobrovolných svazů obcí mohou vykonávat činnosti na vysoce konkurenčním trhu, například technické služby, svoz a nakládání s odpady, vodovody a kanalizace a mnohé další.

V případě, že vinou Ministerstva vnitra nebo jiného správce registru smluv nedojde k uveřejnění smlouvy nebo dojde k uveřejnění opožděnému, a povinnému subjektu tak vznikne škoda, bude ji vymáhat na státu? Každopádně náhrada této škody půjde na vrub veřejných rozpočtů. Tedy paradoxně dojde k újmě, které se mělo přijetím tohoto zákona zabránit.

Jak je, dámy a pánové, z uvedených věcí patrno, tak se stále vyskytuje mnoho zásadních problémů, které je nutné vyřešit. Chápu, že jste tam byli zástupci koalice, sociální demokracie, hnutí ANO, lidovců, ale já nevím, proč jste nepřizvali i zástupce opozice. Já jsem ani jednou nedostal nějakou pozvánku na tato jednání.

To jsem mohli vyřešit všechno na těch jednáních podobně jako u služebního zákona, i když to martyrium bylo poměrně dlouhé, tak tohle se také mohlo vyřešit. Ale jak jsem řekl na začátku, mě opravdu zajímá, kolik států má funkční registr smluv a jaké s tím má zkušenosti. To bych chtěl slyšet od pana předkladatele. Stejně bych chtěl slyšet, co když ta smlouva bude sepsána v cizí měně? Protože to pak je jednoduché. Všechno se bude sepisovat v cizí měně a nemusíme to uveřejňovat. Já si myslím, že nejideálnější by to bylo vrátit zpátky výboru k novému projednání, ale já to navrhovat nebudu.